Faktická poznámka pan poslanec Schwarzenberg. Máte slovo.

Děkuji za pozornost. Ještě faktická poznámka pana kolegy Mariana Jurečky.

Ročně je to zhruba čtvrtmiliarda korun, která se dále přerozděluje v rámci investičních opatření Programu rozvoje venkova především pro malé a střední zemědělce.

Takže jenom tady chci zdůraznit to, že to není tak, že by se stát nevěnoval problematice malých farmářů, začínajících zemědělců, ale že tady jsou věci, které fungují a zemědělci je využívají.

Paní ministryně, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Mluvil jste o studii, která se věnuje ale firmám, nikoliv fyzickým osobám. Takže ať jsme korektní, tak si to dovolím upravit.

Ona ji sleduje u středně velkých firem bez zahraniční účasti.

To znamená, této zemi absolutně chyběla systémová opatření.

Protože já se řídím zásadně zákonem, kompetenčním zákonem o Finanční správě, a nemohu zasahovat do vnitřních procesů Finanční správy, nemohu zasahovat do kontrol.